Prosím, vaše dvě minuty. Víte, vaše prokletí je to, že proč tady já jsem? Bez referenda. A vy neříkáte pravdu. To byla akciová společnost, kde byly slovenské a české chemičky. Víte, já jsem měl tu vizi a řekl jsem: Založím ten Agrofert.

A víte, kdo přišel ráno? Ano. Tak si to nastudujte a neříkejte nesmysly! Nebyla státní firma.

Tak si to nastudujete.

Prosím, vaše dvě minuty. Hezký dobrý den. Já bych chtěl, pane předsedající, vaším prostřednictvím reagovat a oslovit pana předsedu Kováčika. My tady právě hovoříme o tom, co je v programovém prohlášení, aby to občané slyšeli. Protože jinak budou slyšet jenom to, že to programové prohlášení je skvělé a že vlastně přicházejí o skvělou vládu.

Děkuji. Děkuji. Prosím pana předsedu Bartoše a po něm pan předseda Michálek.

My tady nevystupujeme jen tak pro nic za nic. My tady máme předloženo programové prohlášení a máme naprosto validní otázky, řada z nás. Mně poměrně vadí, když se tady ozývá: tak už nezdržujte a odmávněte!

Takže já si myslím, že tato témata, a protože tady se nic moc nezmění mezi prvním a druhým kolem, pravděpodobně ostatně to vyplývá i z prohlášení pana premiéra tak my se budeme ptát znovu. A až pan premiér bude opět říkat, jaký má super konsenzuální program pro všechny strany a jak se s ním o tom nikdo nebaví, tak my se vrátíme k tomuto jednání Sněmovny a řekneme: My jsme měli tyto výhrady před všemi ve Sněmovně ve stenopisu a vy jste nám je neodpověděl. Protože my se jenom v tuto chvíli ptáme.

Zatím jsem dohledal jenom vaše švýcarské spolužáky. A to nám opravdu nestačí. Na společnost Agrofert kvůli tomu převzetí, ke kterému došlo. Takže pane premiére, bylo by dobré, abyste na ty výhrady a dotazy odpověděl. Od toho tady máme jednání Poslanecké sněmovny. Vy jste za námi přišel s tím, že chcete vést vládu. A právem opozice, dokonce její povinností je klást otázky. Takže prosím, držme se té kultury parlamentní demokracie. A pokud jste nic neprovedl, tak se přece nemáte čeho bát. Děkuji. Děkuji za slovo.